Ale co hrozí?

Prosím, ti úředníci tam tomu rozumí.

A uzavřu s tím, že jsou to neziskové organizace. Nemají absolutně možnost fungovat na principu zisku.

Budu opravdu velmi ráda, pokud tyto argumenty, vážené kolegyně a kolegové, zvážíte. Velmi mi na tom záleží. Já vám děkuji, vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Děkuji.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Luzar.

Čili to už je podnikání, čisté podnikání v oblasti uskladňování dětí, když budu v tom pohledu vulgární, ale je to byznys.

Ale pokud by to měl být byznys, měli bychom k tomu také tak přistupovat. Děkuji. Paní poslankyně Richterová, faktická poznámka.

A protože máme různé podmínky, různě vysoké nájmy, různě vysoké platy, tak samozřejmě jsou v nich pak i různé příspěvky od rodičů. Já jenom znovu shrnu: Samozřejmě, já jsem zastánce dodržování vysoké kvality a vysokých standardů, to znamená málo dětí na jednoho pečovatele, zejména u těch malých, ale právě to ty dětské skupiny zavedly.

Děkuji. Pan poslanec Luzar, faktická poznámka.